Takže ve světě paní ministryně to funguje takhle: Jsou dva poslanci, kteří společně slaví narozeniny.

Ve světě paní ministryně to funguje tak: Já a Marek Benda máme narozeniny, pozveme svoje kolegy, zaplatí jenom jeden, a až zaplatí, tak já Markovi ty peníze dám. A to už je zákonné.

Ve světě paní ministryně. To není vůbec normální. Degraduje to debatu. To je ta slepá odvaha.

Tak to nehajte, takovouhle kravinu!

To se děje dnes a denně a všude.

Tady dostal podnikatel pět tisíc pokutu, zase žádná škoda nevznikla. A jediné zdůvodnění je to, takový je náš výklad toho zákona. Tady je namístě třeba ten generální pardon. Prostě proč by se měly pokutovat nevydané účtenky, které jsou řádně zaevidované v EET? Proč by se měly pokutovat účtenky, na které se složili dva lidi? To přece vůbec nedává smysl.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, nechtěl jsem se zapojovat do diskuse, ale nedá mi to a nepřeji si, aby výsledkem této debaty bylo něco, co nenápadně naznačují kolegové. Zákony jsou pro občany.

Neměl by úředník uplatňovat selský rozum. Úředník tu od toho není.

A k jinému přišel vedle a řekl, toto je nepřiměřené, to už selský rozum nebere. Já chci, aby úředník musel musel přesně podle zákona postupovat. A teď se ptám kdo tvoří zákony? Ministerstvo, potažmo my tady, kteří je schvalujeme. Čili upravme ten zákon. Nepranýřujme tady paní ministryni, ale žádejme ji, aby upravila zákon o finanční kontrole, aby jasně definovala, které podmínky ano a které ne, aby se přesně úředníci mohli podle tohoto řídit. To by byl správný postup. Aby definovala, jestli ta kontrola se týká obsazení rodinného stolu, svateb, dalších a dalších, ale pokud do zákona dáme, že se má uplatňovat v úředním postupu selský rozum, tak s tím zásadně nesouhlasím. Děkuji.

Bohužel, poslanci KSČM to zamítli.

Ale je tu konkrétní interpelace, konkrétní příklad a konkrétní řešení je úprava zákona, aby ta Finanční správa přesně podle toho zákona mohla postupovat.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nemám žádnou přihlášku do rozpravy, rozpravu končím.